Za druhé tvrzení Ministerstva financí: Vládní návrh zákona neomezuje rozsah činností přímo vyplývajících z pojišťovací činnosti a ponechává na pojišťovně, aby Česká národní banka jako orgán dohledu v rámci řízení o udělení povolení k činnosti odůvodnila, zda určitá činnost spadá do rozsahu činností přímo vyplývajících z pojišťovací činnosti, nebo nikoli. Česká národní banka tak bude při posuzování této činnosti vycházet z podstaty pojišťovnou provozované pojišťovací činnosti a specifik daného sektoru finančních služeb. Protiargumentace: I když budou konkrétní povolení vždy řešena s Českou národní bankou, je otázkou, zda je v právním státě akceptovatelným řešením natolik spornou otázku, když Ministerstvo financí vydává zásadně negativní stanovisko, odložit na výklad dohledového orgánu. Takový postup by byl neúměrným rizikem a právní nejistotou by zatížil sektor, jehož rizikovou solventnost se snaží řešit, což by bylo naprosto kontraproduktivní.

Už vidíme, jak ty zlé pojišťovny se chtějí vyhnout regulaci, kterou navrhuje hodné Ministerstvo financí. Tyto zákony, tvrdí Ministerstvo financí, spojují zprostředkování finančních služeb s řadou povinností včetně případné odpovědnosti za jejich porušení. Pojišťovna se tak při zprostředkování finančních služeb vystavuje řadě rizik, která však nejsou zohledněna ve výčtu solventnostního kapitálového požadavku. Protiargumentace: Pojišťovny se nebrání tomu, aby spadaly pod povinnosti vymezené zvláštními zákony. Naopak je požadováno, aby každá taková vyplývající činnost byla ze strany České národní banky dohlížena a případně i samostatně licencována.

Protože není z reputačního hlediska navíc v rámci konsolidovaných finančních skupin možné, aby distribuční dceřiná společnost byla v případě jakýchkoli problémů poslána do insolvence a matka aby se tvářila nic se neděje. Myslím, že by to zničilo reputaci konkrétní pojišťovny, která by takovým problémům čelila.

Už vidíte, kolik si s tím dali práce, s tím zásadně negativním stanoviskem k tak jednoduché věci, jestli pojišťovny mohou v případě, že splní všechny zákonné povinnosti, nabízet i jiné produkty než samotné pojištění. Takže tvrzení Ministerstva financí: Zahrnutí zprostředkování finančních služeb pod jednotné povolení, tzv. jednotný evropský pas, který umožňuje provozovat pojišťovací činnost v jiných členských státech na základě práva usazení a svobody poskytovat služby, může vést ke sporům, pokud v jiném členském státě není zprostředkování finančních služeb považováno za činnost přímo vyplývající z pojišťovací činnosti.

Takže připouští, logicky, když to v mnoha evropských státech povoleno je, že to existuje, a samo sobě vyvrací argument číslo 1. A argument proti tvrzení číslo čtyři: Navrhovaná úzká definice může činit problémy při volném pohybu služeb a svobodě usazování a znevýhodňovat české pojišťovny a zajišťovny.

To jsou země, v kterých jsou registrovány mateřské společnosti českých pojišťoven, kde je pod operace vyplývající z pojišťovací činnosti zahrnuto i zprostředkování jiných finančních služeb, například hypotéky, spotřebitelské úvěry atd.

Je s podivem, že jako poslední země, která tuto úpravu přijímá, ze znalosti řešení v ostatních zemích volíme tu nejvíce restriktivní variantu jazykového výkladu bez ohledu na věcný záměr regulace, kterým je zajištění solventnosti pojišťoven adekvátnějším neboli vhodnějším řízením jejich rizik místo toho, abychom se poučili například, jak jsem říkal, v Rakousku nebo Německu, kde už tuto směrnici implementovali a vyšli z jejích pozitivních zkušeností. Takže jsme zase nejpřísnější ze všech a ztěžujeme konkurenceschopnost českých pojišťoven.

Škoda, že u těch restriktivních zákonů nepostupuje Ministerstvo financí se stejným, řekl bych správným, přístupem.

Argumentace proti tomuto poslednímu tvrzení: Velké zakladatelské členské státy, které dovolují pojišťovnám zprostředkovávat jiné finanční služby, jako například Německo a Itálie, i jiné další země s vysokou znalostí práva Evropské unie, jako například Švédsko a Rakousko, to takhle dělají. Neexistuje

Tak tedy doufám, že se první žalobce nenajde v České republice.